Já děkuji. V tom případě budeme opakovat poslední hlasování.

Já poprosím všechny poslance a poslankyně, aby se přihlásili. A než se nám počet ustálí, tak tedy opakuji, že až se nám počet ustálí, budeme hlasovat o námitce...

Vážení kolegové.

On nezpochybnil hlasování.

Pan poslanec Hájek vznesl námitku proti vašemu postupu. Nějak rozhodneme. Poté, až rozhodneme o námitce pana poslance Hájka, se můžeme vrátit k návrhu pana poslance Benešíka. Pokud pak rozhodneme o návrhu pana poslance Benešíka, můžeme případně opakovat hlasování. Takhle jednoduché to je. Já souhlasím.

To nebyla námitka proti postupu řídícího schůze. Bylo by dobré, kdyby upřesnil pan Hájek.

Nepovažuji...

A prosím, aby tedy hlasovali pro ti, co jsou pro námitku proti postupu předsedajícího.

Tak abychom dostáli jednacímu řádu, zpochybňuji hlasování. Moje hlasovací zařízení prostě nefungovalo.

Děkuji. Já také děkuji za upřesnění. Bude to hlasování číslo 33. Já zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Námitka byla přijata. Takže budeme opakovat hlasování o prodloužení doby pro projednávání předpisů. Bude to hlasování číslo 34. Zahajuji hlasování.

Bylo přihlášeno 151 poslanců, pro bylo 94, proti 50. Budeme tedy meritorně jednat a hlasovat... Kontrola hlasování?

Řekl bych, že bychom mohli pokračovat.

Evidentně ne.

Já jí chci poděkovat, že reagovala na část mých dotazů, ale ty klíčové dotazy pominula a odpovědím se vyhnula.

A mé dotazy zněly.